A já přidám ještě jeden důvod, který všude opakuji, a teď si to dovolím dneska zopakovat i tady. Všichni dneska v tomto roce se mluví o nebezpečí zpomalování ekonomiky.

Fungující Česká televize, veřejnoprávní instituce, k jejíž nezávislosti jsme se zavázali, a podle toho bychom měli vybírat lidi. Já bych vás poprosil, abychom tohle pokládali za klíčová kritéria, podle kterých se budeme rozhodovat.

Říkám to za vládu a myslím si, že si to mohu dovolit říct i jako představitel exekutivy, čím bychom se měli řídit, když budeme volit členy rady. Já děkuji, že na to budete slyšet. Děkuji.

Prosím máte slovo. Vážená vládo, dámy a pánové, já zde vystupuji se stanoviskem poslaneckého klubu KDUČSL. Když tady pan místopředseda Filip zmiňoval tu Ústavu, tak myslím, že všichni tušíme, že to je zcela nepatřičný příměr, protože my tady skutečně nejsme v situaci, kdy bychom aplikovali článek 5 Ústavy. Ale my volíme Radu České televize.

A já musím říct, že když jsem to četl, tak jsem opravdu nevěřil vlastním očím.

Pro mě je naprosto já jsem to napsal už včera večer pro mě je naprosto nepředstavitelné, že by takový poslanec měl vést volební tedy mediální výbor. Vyzývám pana předsedu Berkovce, aby sám rezignoval, a splnil tak mimochodem i vůli části členů poslaneckého klubu hnutí ANO, svého vlastního klubu, kteří to samé říkali, že by to samé uvítali.

A musím říct, že některé ty věci, které tam v tom pamfletu jsou uvedeny, jsou i za hranou prosté lidské slušnosti.

Pokud tam soudruh Berkovec napadá, osobně napadá, zdraví, zdravotní stav, někoho z kandidátů, které se bezprostředně dotýká i jeho rodinných příslušníků, tak co si o tom máme myslet? Já bych byl velmi rád, kdyby na tyto věci předseda Berkovec jasně zareagoval, aby se k tomu také jasně postavilo hnutí ANO. Toto je nepřijatelné. A pokud jde o samotný materiál. Ale tím kritériem má být přece jedině to, co má Rada České televize plnit ze zákona, to znamená, veřejná kontrola veřejnoprávních médií.

Nic takového v zákoně nenajdete. Takže samozřejmě i hnutí ANO si může dělat rešerši, a dělá logicky, každý poslanecký klub si to dělá.

Skutečně děláme z volby Rady České televize nedůstojnou frašku. A znovu opakuji a připomínám to, co tady říkal přede mnou, myslím, pan ministr Zaorálek: je to zásadní orgán, který plní dohled nad veřejnoprávním médiem, Českou televizí, která jako taková je zcela zásadní pro mediální scénu v rámci České republiky.

Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová, připraví se pan předseda Bartoš. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Tak mi dovolte prostřednictvím předsedajícího, abych jej vyzvala k tomu, aby sám okomentoval některé z vět, které jsou v rámci těch citovaných materiálů, které byly rozesílány některým členům hnutí ANO, aby je sám tedy vysvětlil.